Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová. Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Nyní se táži navrhovatele ministra vnitra Milana Chovance, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Nechce. Dále se tedy táži, zda se chce ujmout slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová. Chce se ujmout slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.

Děkuji za slovo. Máme tady opět bod elektronické občanské průkazy.